Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne.

Myslím si, že v první řadě by měl zaznít dík Řecku, že konečně po nějakých čtyřech letech pod tlakem svých vlastních zoufalých občanů se řecká vláda rozhodla jednat. Není sporu o tom, že všestranná efektivní pomoc Řecku ze strany České republiky je nejen slušnost a povinnost, ale především, přiznejme si, je to náš vlastní národní český zájem. Můžeme opravdu říct, jak zde již zaznělo, že na řeckotureckých hranicích se teď v tento moment začíná bojovat o Prahu. A je smutné, že české vládě trvalo několik dní na rozdíl od rozhodnutí tureckého prezidenta, který od rozhodnutí ke skutku má horizont hodin, trvalo několik dní, než se nesměle a pod tlakem k této pomoci odhodlala. Přitom řecká vláda o tuto pomoc hlasitě volala už od minulého týdne, kdy o ni požádala státy Evropské unie, a v rámci této struktury požádala o aktivaci mechanismu solidarity. Řecko potřebuje cílenou a efektivní pomoc. Jde o to, abychom se i my nějakým způsobem zapojili a podíleli na řešení krize, která fatálně ohrožuje Evropu i nás. Jde tedy nejenom o materiální a personální podporu, ale především o politickou podporu. Tady musí jasně zaznít, že Česká republika podporuje Řeky v jejich úsilí zastavit neřízenou migrační invazi, která teď se chystá pod taktovkou prezidenta Erdogana.

Turecko provádí brutální a nelegální invazi do Sýrie. Na tuto válku potřebuje peníze. My jsme již několikrát varovali, že dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, ta zbabělá dohoda o placení výpalného vyděrači, bude platit tak dlouho, než Turecko bude potřebovat víc peněz.

Varovali jsme před tím a teď k tomu došlo. To nebylo šíření poplašných zpráv, nebylo to strašení. To bylo varování na základě faktické znalosti problematiky a situace, která tam je. Jsme toho názoru, že toto výkupné Evropské unie by mělo rozhodně skončit nikoli v Turecku, ale naopak na podporu ochrany a obrany schengenské hranice v Řecku. A nejenom v Řecku, ale také v Bulharsku, protože tam budou ty peníze dobře investovány.

Musíme myslet na to, že potom přijde otázka hranic druhého sledu. A to budou hranice právě na balkánské cestě. Musíme být připraveni na to, že bude zapotřebí, abychom pomohli i tam, protože když tato druhá hranice padne, pak už není nic, co by je zastavilo, než přijdou do Čech. Takže bych si dovolil touto cestou požádat vládu, aby při diskusi řešení efektivní pomoci Řecku uvažovala také o řešení, že bude zapotřebí bránit hranice druhého sledu.

A samozřejmě to naráží i na odpor některých jejich zdrojových zemí, protože peníze, které tito migranti posílají domů, tvoří poměrně značný devizový příjem jejich národních rozpočtů. Myslím si, že bychom se měli vrátit k tomuto usnesení a začít skutečně pečlivě zvažovat, do kterých zemí bude tato rozvojová pomoc poskytována. To, co tady dosud nezaznělo, je základní příčina migrace. Anebo to částečně nakousl kolega Ondráček. Protože pakliže chceme zastavit migraci, snížit tlak na řeckou hranici, v první řadě musíme zastavit financování migrace.

Dokud to bude kšeft pro mafie a neziskovky a další aktivisty, samozřejmě včetně Turecka, bude migrace trvat. Zastavme peníze zastavíme migraci! Ještě jednou bych připomněl to výkupné Turecku. Vzhledem k tomu, jak se turecký prezident a turecká vláda chovají, určitě si myslím, že není správné v tom pokračovat nebo nabízet jim další miliardy eur, ale naopak tyto peníze skutečně použít na financování pomoci Řecku.